A druhá otázka. Nepřipadá vám těch zrušených tendrů v souvislosti s vaším ministerstvem už trochu příliš? Jde o druhý zrušený tendr na výběr poradce po podobném fiasku tendru na poradce u mýta. Dle některých informací v tuto chvíli ministerstvo obchází tendr na poradce k mýtu sekáním této zakázky na zakázky malého rozsahu, což se bojím, že už by mohlo mít i daleko vážnější konsekvence. Celkově tedy se ptám: jste spokojen s kvalitou veřejného zadávání vaším ministerstvem? Děkuji za odpověď. Děkuji panu poslanci. Poprosím pana ministra o odpověď.

Já se vrátím k interpelaci pana poslance Novotného ohledně PPP projektů. Já bych rád řekl, že náš zájem udělat projekt PPP na dálnici D4 stále trvá.

Vláda tento projekt odsouhlasila a my jsme vypsali soutěž na poradce. Soutěž na poradce byla podle mého názoru a podle všech posudků, které máme, vypsána správně. My prostě s péčí řádného hospodáře trváme na tom, že ten, kdo nám bude radit, nám radit umí a že má za sebou nějakou zkušenost. Není pravda, že by neexistovaly české subjekty, které umí a mohou v této věci radit. Samozřejmě očekává se, že to budou nějaká mezinárodní konsorcia právnických firem a zkušených poradců.

Mně rovněž nevyhovuje způsob, jakým probíhají některé věci.

Já prostě nechci vypsat projekt PPP, který bude za nejnižší cenu vyhrávat typická česká právní společnost, abychom potom skončili tím, že ten projekt prostě neuděláme. V tom případě si radši zopakuji soutěž na poradce, tak abychom vyhověli těm podmínkám a abychom měli kvalitního poradce, aby ten projekt dopadl tak, jak má. Než ho vypsat špatně, tak si myslím, že je lepší ten projekt nevypsat. Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec nemá doplňující otázku. Pokročíme k desáté interpelaci. Prosím, pane poslanče. Dobrý den, vážený pane nepřítomný ministře. Dle mých informací státní podnik Lesy České republiky udělil těžařským firmám pokuty za to, že umožnily rozšíření kůrovce. Na některých místech ale dle mých informací přispěly ke kůrovcové kalamitě svým nekonáním také těžařské firmy. Nabízí se jednoduchá úvaha, kterou se těžaři řídí. Čím více bude kůrovce, tím více mohou těžit a tím více získají dřeva z veřejných lesů. Chtěl bych vás dále požádat o informaci, jakým smluvním partnerům, kteří provádějí lesnické činnosti v lesích, udělily Lesy České republiky pokutu za to, že nezpracovaly včas kůrovcem napadené stromy v období od roku 2013 do konce roku 2016, v jaké výši pokuty byly, na kterých smluvních územních jednotkách a za kolik kubíků včas nezpracovaných kůrovcem napadených stromů.

Vážený pane ministře, uvědomujete si, že se tady zřejmě nastartoval výborný byznys, kdy se nechá rozšířit kůrovec, aby následně firmy mohly více těžit a získat více dřeva z veřejných lesů? Děkuji vám za odpověď. Děkuji panu poslanci. Bude mu odpovězeno písemně. Paní poslankyně Marta Semelová přednese jedenáctou interpelaci. Bude interpelovat pana ministra Milana Chovance ve věci Policejní akademie. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Obracím se na vás, pane ministře, ve věci budoucnosti Policejní akademie České republiky. Jako členka školského výboru jsem byla oslovena předsedou akademického senátu, který vyjádřil obavy o její další osud. Policejní akademie je státní vysoká škola, která zajišťuje vzdělání pro ministerstva vnitra, financí, spravedlnosti, obrany a pro vládu. Kromě toho vzdělává civilní studenty, kteří se připravují na budoucí zaměstnání v oblasti veřejné správy a shora uvedených bezpečnostních sborů. To jste znovu zopakoval v prosinci, kdy jste ujistil, že zrušení této státní školy a její znovuzřízení pod hlavičkou Ministerstva vnitra nepřipadá v úvahu. Avšak v tezích připravovaného zákona, které jste poslal Policejní akademii, je uvedeno, že zákon zřídí Policejní akademii České republiky jako organizační součást Ministerstva vnitra. To znamená, že se zruší Policejní akademie a zřídí se nový subjekt. A já se ptám proč. Co vás vedlo k takovému obratu? Policejní akademie České republiky funguje bezproblémově, což prokázala jak hloubková kontrola Akreditační komise, tak hloubková ekonomická kontrola Ministerstva vnitra.

Dosazení ministerského úředníka namísto samosprávných orgánů akademie?

Kdo převezme tento areál a veškerý další majetek? Děkuji paní poslankyni. Dvanáctou interpelaci přednese paní poslankyně Markéta Adamová, která bude interpelovat přítomného ministra kultury Daniela Hermana ve věci státních památek. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo, pane předsedající. Takže jedná se spíše o takovou inspiraci než dotaz. On má více dětí, než je možná v našem státě obvyklé, protože má čtyři děti. A říkal, že když navštěvuje zámky, hrady, a to včetně těch státních, tak všude rodinné vstupné je počítáno jenom pro dvě děti, tedy pro rodinu s dvěma dětmi.